Velmi krátce já bych naopak chtěl poprosit Poslaneckou sněmovnu, ať podpoří senátní verzi zákona, protože pokud umíme počítat, tak je zřejmé, že jedna z těchto verzí prostě Poslaneckou sněmovnou přijata bude. Já si myslím, že vždycky je lepší mít nižší daně než daně vyšší.

Bohužel jsme ten spor tady v Poslanecké sněmovně prohráli. Pamatujeme si tu argumentaci.

Už samotný ten název zákona ukazuje, k čemu má sloužit. Vládě nestačí vybrakovat rezervy, teď bude rozprodávat státní hmotné rezervy, bude brakovat rezervy pojišťoven a chce si sáhnout i do kapes daňových poplatníků. Proto prosím, když už jsme to s levicovou vládou v Poslanecké sněmovně prohráli a daně se zvyšovat budou, podpořme alespoň verzi, kde to zvýšení nebude tak vysoké. A alespoň například u toho poplatku za vklad do katastru nemovitostí si myslím, že to má jednoznačnou logiku.

Paní ministryně argumentuje inflací, to je hrozně kouzelné.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo.

Citát první: